Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 70. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás na ní vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila a prosím, abyste se tedy přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní, jako již učinil pan poslanec Vomáčka, který bude hlasovat s kartou číslo 34, a pan ministr Rakušan, který bude používat kartu číslo 35. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 70. schůze dne 15. června 2023. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Tedy zopakuji, že jsou návrhy na pana poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Ptám se, kdo je pro?

A já konstatuji, že jsme ověřovateli 70. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka.

Děkuji. A nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 70. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. A já vás nejdříve seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium a požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Za prvé navrhujeme vyřadit z návrhu pořadu body 1 a 111, tedy sněmovní tisk 252, novela ústavy v druhém a třetím čtení. Za druhé navrhujeme zařadit do návrhu pořadu bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to do bloku Volební body.

Toto pořadí by platilo pro celý jednací týden v případě projednání pevně zařazených bodů.

V pátek 30. června, zahájit projednávání bodem Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, budeli tedy zařazen, poté projednávat bod z bloku Zákony třetí čtení, a to bod 105, sněmovní tisk 362, novela zákona o oběhu osiva, poté případně projednávat body z bloku Zákony třetí čtení pevně zařazené na středu, pokud nebudou projednány. A informace na závěr, že na minulých schůzích

Proto si je prosím škrtněte, o tomto není potřeba hlasovat, nebudou součástí schváleného pořadu schůze. To je z mé strany vše. Nyní prosím, aby se vyjádřili k pořadu schůze paní poslankyně a páni poslanci, kteří o to mají zájem. A už je tady několik přihlášených.

Pak následují ostatní poslanci bez přednostního práva. Proto nejdříve poprosím pana předsedu Výborného o předložení jeho návrhu a vás, kolegyně a kolegy, prosím o ztišení. A eviduji další přihlášení s přednostním právem, pane předsedo Babiši, takže pátý v pořadí přihlášených. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.